Dnešní neutěšená cenová situace v oblasti energií vychází ze dvou pramenů. Tím prvním je celková krize v energetice. To je něco, co je objektivní a s čím samotná Česká republika nemohla příliš co udělat. Tím druhým pramenem jsou ale minulé chyby.

Tolik k zasazení dnes projednávané novely do obecnějších souvislostí. Oč jde dnes ve faktické a legislativní rovině? Změnou zákona vytvoříme vládě a Energetickému regulačnímu úřadu dostatečné pravomoci k tomu, aby bylo možné vynutit doplňování zásobníků s plynem na úroveň zajišťující základní míru energetické bezpečnosti země. Jde o věc, kterou jsme asi měli mít opravdu dávno, zvláště když se podíváme na to, jak absurdně nízkou zásobu plynu jsme měli na našem území před posledním podzimem a zimou. Druhou věc, kterou napravujeme, je mechanismus spojený s dodavatelem poslední instance a některé technické detaily kolem tohoto institutu. Tady platí, že podzimní a zimní energetická krize nás v některých věcech poučila a že tento zákon je výsledkem těchto zkušeností.

Děkuji.

Důvody toho, proč musíme spěchat s tímto zákonem, jsou jednoduché.

Jsem proto ráda, že zaznamenávám, že Sněmovna podpoří, a nejenom koaliční poslanci, ale i opoziční, návrh tohoto zákona. Jen bych reagovala na pana místopředsedu Havlíčka, prostřednictvím pana předsedajícího, a částečně mu odpověděla na jeho dotazy, že tato novela je jedním z kroků, které Ministerstvo průmyslu a obchodu, pan ministr Síkela, pan ministr financí a celá vláda chystají, a tyto kroky budou následovat. Musí být promyšlené, a proto budou přicházet postupně. Byl zde zmiňován úsporný tarif a připravují se i investiční kompenzace pro firmy. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Foldyny a pak následují dvě přednostní práva. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Prosím vás, začněte něco konkrétního dělat, tak jako to dělají Maďaři, jako to dělají v této chvíli Němci, protože celá inflace a celý problém závisí na cenách energií a na tom, že jsme jako nazí v trní.

A vy to pořád nechcete vidět a slyšet. Já vám děkuji, i za dodržení času.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já jsem byl jedním z členů hospodářského výboru, kteří včera tu novelu projednávali. Ta novela samozřejmě může pomoci v příštím období České republice tím, že budeme mít aspoň nějakou zásobu plynu. Co se týče části, která se týká naplnění kapacit plynu v České republice, to je v pořádku, my to podpoříme.

A z toho důvodu s tím samozřejmě jako hnutí SPD nemáme žádný problém, naopak.

Nicméně jsou tady další věci, ke kterým je potřeba se vyjádřit. Něco už tady řekl pan exministr Havlíček, a to že i hnutí SPD podporuje to, aby se stát začal věnovat takzvané strategické infrastruktuře, a my jsme přesvědčeni, že zásobníky prostě do strategické infrastruktury patří. Česká republika, pokud má tu možnost a má tu možnost by je měla nakoupit. Jedná se přece o energetickou bezpečnost České republiky do budoucna. To znamená, že já tady vyzývám vládu, aby o této možnosti začala jednat, a souhlasím i s tím, že přece není důležité, jestli se to vrátí ekonomicky za šest, osm nebo devět let. Je přece důležitá bezpečnost, energetická bezpečnost České republiky.